Žádost bude nejpozději do měsíce vyhodnocena a začne výplata náhradního výživného.

V každém případě se bude však jednak o maximální částku 3 tis. korun měsíčně. Tuto hranici, 3 tis. měsíčně, jsme stanovili proto, že 75 % vyživovacích povinností je do této částky, zároveň ale nejčastější částka výživného se pohybuje na úrovni 2 tisíc korun.

To je velmi důležitý parametr celého návrhu. Náhradní výživné předkládám jako vládní návrh s účinností od července příštího roku, tedy za necelý rok.

Administrativní náklady, tedy dodatečná pracovní místa na úřadu práce, vyjdou ročně zhruba na 100 mil. korun.

A ještě jednou o komplikovanosti této diskuze svědčí i samostatná délka diskuze, řešíme to již patnáct let. To ale, co dneska projednáváme, je podle mého názoru velký posun vpřed a dobrý nástroj, jak pomoci samoživitelkám a samoživitelům. Je to i dobrý nástroj, jak mít celou situaci kolem placení výživného pod kontrolou.

Tato naděje se pro samoživitelky nebo samoživitele ve formě náhradního výživného v podstatě objevuje a bude to konečně nástroj i k tomu, že všechny maminky nebo tatínkové budou mít, ještě jednou, vlastně dobrý nástroj, jak celou situaci řešit, tak jak to náš právní řád umožňuje. Zároveň ale upozorňuji na to, že to není nová dávka, protože to, co dáme jako stát na náhradní výživné, budeme po dlužníkovi vymáhat zpět.

To znamená, od tohoto zákona bychom si tedy měli slibovat nejenom akutní finanční pomoc pro samoživitelky a samoživitele, ale rovněž zpřehlednění celého systému a placení výživného. Ještě jednou si, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovolím upozornit na to, že celý návrh je provázán základní myšlenkou: placení výživného je normální, je normální nést odpovědnost za své děti. Bohužel dnes se z celé společnosti tato základní myšlenka vytrácí, a proto přicházíme s tímto návrhem. Pokud někdo neplatí na své děti, tak jak to stanovil soud, tak řešením je exekuce. Tam, kde nepomůže ani exekuce a já připomínám, že neplacení výživného je nejčastější trestný čin v České republice tak tam, kde nepomůže ani exekuce, nastoupí náhradní výživné. Je to obyčejná lidská slušnost. Je to znak dospělosti platit alimenty na své děti. A já bych chtěla, aby samoživitelé a samoživitelky měli od státu zastání. Můžeme tady vést debaty o tom, jak si má kdo vybírat partnera...

Ty děti za nic nemohou. My to odhadujeme, že to pomůže 24 tis. dětem ročně. A ještě jednou, já si myslím, že pomáhat dětem k tomu, aby měly férovou šanci do života, je úkolem státu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi proto požádat vás o podporu zákona o náhradním výživném, ke kterému se naše vláda mimo jiné zavázala i v programovém prohlášení vlády a na které tu čekáme již dlouhých patnáct let. A já mám velkou radost, že tento návrh zákona prošel na vládě jednomyslně. Já vám rovněž děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Jak řekla paní ministryně, je to... Paní ministryně říká, že není, že se nám to vrátí. Ale jak víme ze statistik, tak návratnost je 5 až 10 %.

Já asi víc k tomu říkat nebudu, protože všechno řekla paní ministryně. A to je ode mě všechno. Já vám děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany k navrhovanému zákonu o náhradním výživném. Stejně jako v minulosti u poslaneckých návrhů, o kterých tady už dnes byla řeč, ani nyní občanští demokraté koncept náhradního výživného nepodpoří. Já bych vám rád vysvětlil proč. Podle našeho názoru stát nemůže a nemá suplovat odpovědnost rodičů. Návrhem se zavádí nový, v zásadě mandatorní titul do sociálního systému s výraznými dopady do státního rozpočtu. Jejich výše je navíc určena pouze hrubým odhadem, který se může ve skutečnosti značně odlišovat podle zkušeností směrem nahoru.